Je třeba vzít v úvahu, a slíbil jsem Slovensko. Tam přistoupili k zavedení regulace RPSN a to vedlo v některých případech k provázání spotřebitelských úvěrů s řadou skrytých poplatků a požadavků na uzavření nejrůznějších doplňkových služeb, a tím v konečném důsledku ke zhoršení situace pro spotřebitele.

Znova opakuji, problém lichvy nevyplývá z ceny finanční služby. Jeho základem jsou spíše nekalé praktiky a nátlakové přístupy ke spotřebiteli, kterým je možné již za současné právní úpravy čelit důsledným dohledem nad dodržováním zákona o spotřebitelském úvěru a které je možné řešit především prohloubení informovanosti obyvatel o využívání finančních produktů. Jenom výčet instrumentů, které už má stát dneska.

Bohužel předkladatelé novely a zřejmě ani Ministerstvo práce a sociálních věcí nevím, ani Ministerstvo financí zatím nemá detailní analýzy účinnosti tohoto zákona v praxi. Znova opakuji, základním problémem je, že zejména menší nebankovní poskytovatelé úvěru postupují cíleně proti zájmům spotřebitele a zákony nedodržují. To znamená, oni na to nebudou reflektovat. Dámy a pánové, z těchto důvodů si dovoluji navrhnout následující postup za předkladatele že bychom měli hlasovat o návrhu na zamítnutí. V případě, že neprojde, tak návrh na vrácení k dopracování. V případě, že neprojde, tak alespoň prodloužení lhůty o 30 dnů. Ale podotýkám znova, že dostanete Ministerstvo financí, ministra financí do velice obtížné situace. Domnívám se, že by měl mít čas k této problematice zpracovat reálné analýzy. Své by k tomu měla říct a s analýzami přijít ministryně práce a sociálních věcí, aby si to spolu povídalo. Jenom podotýkám, protože se skutečně obávám, hluboce se obávám, že v dobré víře tady můžeme způsobit přesný opak. Před tím, abychom v této podobě tuto novelu schvalovali, nás varuje Česká bankovní asociace. Dobře, můžete říci, oni mají zájem o byznys.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Ještě než obecnou rozpravu otevřu, chci vás informovat, že stanovisko vlády jsme obdrželi k tomuto návrhu jako sněmovní tisk číslo 41/1. Tímto tedy otevírám obecnou rozpravu, do které jsou přihlášení paní poslankyně Havlová, pan poslanec Votava, pan poslanec Tejc, pan poslanec Klaška a pan poslanec Beznoska. Prosím tedy paní poslankyni Havlovou, aby se ujala slova, a prosím pana poslance Votavu, aby se připravil. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji za slovo. Je to zákon o spotřebitelském úvěru, který se nebojím nazvat lichvou. Zde bych chtěla vyjádřit plnou podporu tomuto zákonu.

Bohužel lichva není českou justicí potírána.

Stejně jako u zneužívání doplatku na bydlení je, doufám, mezi námi všemi shoda, že lichva je zásadní problém. Lichva stojí na počátku tragických příběhů, které končí exekucemi a zničenými lidskými životy. Lichvářské společnosti jsou generátorem problému. Pokud máme rozetnout tento zásadní sociální problém, tak ho nerozetneme ani prioritně omezováním kompetencí exekutorů, ani debatou o tom, jestli se lichva začne vnímat jako věc nemravná, ale omezíme ji jedině rychlým legislativním opatřením. Všechny zákony, které tu byly přijímány v minulosti, chodily jen okolo horké kaše.

Trestní zákon a současná justice neuznávají jasnou hranici toho, co je a co není už lichva. Tento zákon si klade za cíl jednou pro vždy určit, kde je hranice, kde se slušně podniká, a kde je to okrádání. Bohužel není jiné cesty, než to jasně stanovit zákonem, protože zvyk nějaké ustálené soudní praxe u nás v dohlednu není. Doufám, že nová Sněmovna bude podstatně vnímavější ke skutečným problémům našich občanů. Děkuji za pozornost. Děkuji paní poslankyni. Prosím, aby se připravil pan poslanec Tejc. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Pokusím se mluvit tišeji, ne tak hlasitě jako včera ano, paní kolegyně Černochová prostřednictvím předsedající. Jak už bylo řečeno, tato problematika se tady probírala už několikrát minulé volební období také. Určitě je třeba uvítat přístup předkladatelů, kteří mají snahu řešit problematiku spotřebitelských úvěrů, především poskytování těch lichvářských půjček, úvěrů, zamezit praktikám některých nebankovních institucí.

Je třeba si říci, že žijeme v době, která má mnoho možností, jak si zkvalitnit a zpříjemnit život.